Chci navrhnout, aby tento důležitý bod byl projednán pokud možno ještě dříve, než proběhne druhé čtení v Poslanecké sněmovně tohoto příslušného návrhu zákona, protože mi přijde fér, abychom se o obou těchto návrzích, když už to máme na programu jednání této schůze, bavili pokud možno společně. My jsme dnes v situaci, kdy máme platný zákon o významné tržní síle, a myslím si, že zkušenosti ukazují, že zákon je v podstatě bezzubý a je k ničemu, protože všechny subjekty, kterých se to týká, podotýkám, že je to selektivní zákon, týká se významné tržní síly jenom v některých sektorech obchodu České republiky, týká se potravinářství a zemědělství a vůbec se netýká jiných částí obchodního života České republiky, což považuji za fatálně špatně, protože to poškozuje potravinářský a zemědělský sektor a znevýhodňuje ho zejména vůči zahraničním partnerům. Můžu vám na důkaz toho přečíst některé oficiální materiály z oficiálních webových stránek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, výsledky šetření odboru kontroly tržní síly, abyste viděli, jaká je praxe a jak strašně tento zákon v podstatě nefunguje, a ani zákon, který dnes máme na stole, respektive i zkušenosti z využití platného zákona ukazují, že to, co dnes na stole máme, že to v praxi prostě fungovat nemůže a nebude. Výsledky šetření odboru kontroly tržní síly poukazují například, kde je dneska celých asi pět zaměstnanců na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nevím, o kolik se bude muset posílit počet zaměstnanců ÚOHS, aby začali chodit kontrolovat jednotlivé subjekty v oblasti potravinářského a zemědělského sektoru a kontrolovat, jestli privátní dodavatelé a odběratelé mezi sebou mají vztahy, které si přeje stát, a jestli dodržují všechny právní kličky, které na ně nejenom chystáme, ale které už dnes máme. Mohu jenom citovat některé věty, abych vám dokázal, že ten zákon je nefunkční, a i ten zákon, který dneska projednáváme, který naopak ještě zesložiťuje situaci na trhu a bude komplikovat život našim podnikatelům, a tím je znevýhodňovat vůči zahraniční konkurenci. Že tomu tak skutečně už dnes je a to, co se na nás chystá, určitě dobré není. Proto je podle mě nutné projednávat návrh na zrušení tohoto zákona zároveň s projednáváním a schvalováním zákona nového, který přináší více byrokracie.

Je řada nejasných výkladů tohoto zákona.

Omlouvám se, pane poslanče, váš čas vypršel.

Děkuji.

Nyní tedy požádám o vystoupení poslankyni Janu Fischerovou a připraví se pan poslanec Marek Benda. Prosím, paní poslankyně. Pane předsedající, děkuji vám za slovo.

Řeknu, čeho se to týká. Týká se to systému veřejných kontrol.

Odvolám se na sněmovní tisk, který byl pod č. 530, a taková hlavní iniciativa vznikla ve výboru, ve kterém pracuji, a je to výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Mělo to být do prvního pololetí. Dodnes toto na pořadu dne nebylo.

Všechno s tím souvisí, protože kontrola a návrh tohoto zákona se prolíná do kompetence samospráv. Na výboru pro veřejnou správu stále čekáme a budeme asi čekat, proto nemůže být tento zákon dále projednán. Myslím, že to zasahuje mnoho výborů, ale zejména občanů naší České republiky.